Prosím.

Ano, to je procedurální návrh, který musíme případně hlasovat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v této nesloučené rozpravě a já prosím s faktickou poznámkou pana poslance Valentu.

Protože jsem mluvil dlouho, nebudu už dále vystupovat, pouze musím reagovat na kolegyni paní poslankyni Němcovou.

Mně nezáleží, jak vysoké jsou, nechci to ani ovlivňovat.

Takto možná mluví jenom členové demokratických stran. Děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, tuto všeobecnou rozpravu končím. Prosím.

Myslím, že je potřeba akcentovat, byť jsem si vědom té kritiky, to, že tam reflektují různá výročí a poměrně jednoduchou formou tak, aby děti věděly, že je nějaká česká státnost, že jsou některé věci, které se nás týkají. Takže myslím, že opravdu tam začínají, tam, kde mají, aby každý věděl, ve kterém státě žije a jaká výročí máme.

Ti tam také byli čtyřikrát.

Takže opravdu ta snaha tam tímto způsobem je směřována. Ale je to na každém, jak to vidí.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám žádné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Znovu, prosím. Pouze usnesení.